Na obecnou rozpravu to necháte. Paní ministryně?

Ano, můžete. I dlouze klidně. Děkuji za slovo a jenom chci připomenout, Ministerstvo spravedlnosti uvítalo tuto iniciativu poslanců Valachová Nacher a plně jsme ji podporovali od samého začátku. Poskytli jsme součinnost.

Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu.

Vážené dámy a pánové, hutí SPD dlouhodobě bojuje za pomoc lidem v dluhových pastích. Chceme ukončit lichvu a prosazujeme zestátnění exekutorů. Zákon, který máme před sebou, nám vrátil Senát.

Stát a zákonodárci také naprosto ignorují příčiny exekucí a pokrytecky a populisticky se snaží flikovat jen nejkřiklavější díry systému, aniž by na vteřinu přemýšleli, jak změnit systém jako celek tak, aby k lichvě, dluhovým pastím a exekucím nedocházelo. Peněžní ústavy, banky, spořitelny, ale třeba i pojišťovny jsou mimochodem další skvělé téma a součást systémového řešení. Už kdysi jsem tu navrhoval, aby stát znovu zřídil vlastní komerční banku, která bude chránit úspory obyvatel a současně bude obyvatelům půjčovat za výhodných podmínek, které bude moci určovat stát a potřebnost žadatelů.

Západní vlády přece jen uvažují trochu ekonomicky, a tak přímo investují nejen do průmyslu, ale také do bank a jsou tak spolumajiteli a příjemci dividend jak ze světoznámých západoevropských automobilových firem, ale také z bank. A tak český dělník nejenže pracuje na německé důchodce, ale také přispívá západním vládám i extrémními poplatky v bankách vlastněných zahraničními vlastníky, mezi nimiž jsou často i vlády západních zemí.

Další bonus je, že v takových bankách si můžou veřejní vlastníci určit přívětivější pravidla a samozřejmě nižší poplatky. A samozřejmě že to také dělají. Podstatou problému je, že jednou z cest, jak zabránit lichvě a exekucím, je dát lidem jinou možnost.

Ale doufám, že snad většina z vás, vážení kolegové, pochopí, že to není řešení dluhové pasti. Řešením je dluh zlikvidovat. Zčásti to pochopily banky, které komerční konsolidaci nabízí, ale tu samozřejmě nenabízí lidem v exekucích. Takovou službu by měla nabízet státní banka. Platí totiž, že čím dříve se dluh konsoliduje, tj. převede od lichváře do normálního režimu s reálným úrokem a reálnou splátkou, tím je vše levnější a výhodnější pro všechny strany pro věřitele, pro dlužníka i pro stát, který získává zpět daňového poplatníka, dosud nuceného živit se načerno.

Jejich rozkradením, těch bank, a předáním Západu v devadesátých letech nastala éra státem posvěcené lichvy. To je dnešní systém kolem exekucí. A stát nakonec privatizací, exekucí a nefunkčním soudnictvím způsobil ožebračení milionů lidí.

Popravdě, jak historici, tak filozofové vidí, že v podstatě se v dějinách mění kulisy, ale lidská povaha zůstává stejná, a pokud někdo nechrání slabé, zneužívá moc, pak je to vždy zásadní problém. Chcete řešit exekuce? Tak analyzujme příčiny dluhových pastí a pojďme je řešit. Je to velká práce. Ano, museli bychom udělat spousty nepopulárních opatření od zákazu hazardu, který sice zničil také miliony lidí, ale sype městům i státu, museli bychom zavést odpovědnost soudců za nespravedlivé rozsudky, musel by stát přestat parazitovat na exekucích a museli bychom výkon exekucí vrátit zpět do rukou státu, tedy zestátnění exekutorů, což SPD prosazuje, a ten zákon nám tady už několik měsíců leží a ostatní strany ho odmítají včetně vládních stran. A v neposlední řadě je třeba skutečně zrušit úroky z úroků a další nesmyslné pokuty a příplatky a umožnit lidem, aby spláceli skutečně jen svoje dluhy a nebyli dojnými kravami pro lichváře včetně státu, který na dluzích dodnes parazituje právě formou například DPH. To všechno SPD prosazuje a navrhuje, tyto zákony nám tady leží a bohužel nám je tady ostatní strany blokují. Děkuji za pozornost.

Opakuji, že kdo diskutuje jiné téma, prosím v předsálí. Pane poslanče, ještě chviličku. Ještě ty hloučky bych požádal, aby se kolegové buď usadili, nebo diskutovali téma občanského soudního řádu buď přihláškou do rozpravy, anebo pokud diskutují jiné téma, v předsálí.